Takže já mohu potvrdit, že tohle byli kluci, kteří tam opravdu byli činní.

To je jenom moje zkušenost. Odpovídám tak na dotaz kolegy Plzáka. Děkuji vám. Děkuji. Prosím, máte slovo.

S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Máte slovo, pane poslanče. Já bych chtěl k projednávání pana generála Pavla říci jednu poznámku, že rozhodně tady asi nikdo nemůže zpochybnit jeho vojenské schopnosti a znalosti. On se totiž politicky angažoval v rámci vytváření svých vojenských funkcí a to je něco jiného. To jsme zažili v minulém režimu a on samozřejmě ten minulý režim zažil, takže on samozřejmě bohužel musel projít tou akademií a těmi věcmi, takže to zná.

Přeji pěkné poledne. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, zapojím se do debaty týkající se přidělování a návrhu na propůjčení státních vyznamenání.

Mám s tím, jak už tady zaznělo i z úst předřečníků, určitý drobný problém v rámci angažovanosti těchto dvou mužů.

Ale jsem velice obezřetný a dávám si velký pozor na to, jak hovoří ti, kteří ty rozkazy dávají. A jestli si někdo myslí, že generál České armády nedává rozkazy, tak se hluboce mýlí. A jestliže takovýto generál, pod jehož velením slouží elitní vojáci České armády, který je má na povel, který může rozkázat, a oni ho poslechnou na slovo, protože rozkaz se poslouchá, začne komentovat politiku, začne se do ní dokonce aktivně zapojovat, a dokonce ještě předtím než ukončí činnou službu, začne vystupovat v generálské uniformě a komentovat, to nepovažuji za správné. Ano, může to být jednotlivý exces do budoucí politické dráhy. Ale my tento řád, nejvyšší řád České republiky, navrhujeme přidělit člověku, který ještě nedokončil svoji životní dráhu, a nevíme, jak se jeho životní dráha ještě dále bude vyvíjet. A je to velký problém. I lidský problém.

Tito dva pánové bohužel moji podporu nedostanou.

Tato nejvyšší hlava vojenského uskupení NATO je navržena, protože stála ve vedení NATO v době, kdy Česká republika do NATO vstupovala. Ale všichni víme, co následovalo.

A jestliže česká společnost má velmi velké výhrady, které sdílím, vůči organizaci, jako je NATO, ne proto, že existuje, že sdružuje a umožňuje komunikovat mezi státy, ale výhrady vůči tomu, jak se chová, kam posílá vojáky a jak tito vojáci řeší problémy, tak si myslím, že navržení tohoto muže na propůjčení Řádu bílého lva je chybou. Proto budu hlasovat aktivně proti propůjčení řádu tomuto člověku. Znovu se vrátím k tomu, že on nese nejenom morální, ale i politickou a výkonnou zodpovědnost za to, že byly bombardovány falešné cíle, že zemřeli nevinní lidé, civilisté, kteří v této válce ztratili iluze o demokracii a prosazování cílů demokracie.

Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, takže za prvé požádám o vystoupení pana poslance Válka a připraví se paní poslankyně Karla Šlechtová. Takže pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Já prostřednictvím pana předsedajícího velmi děkuji za předchozí vystoupení, protože mi pomohlo jednoznačně se rozhodnout pro podporu obou generálů.

Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Karlu Šlechtovou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.